Protože tehdy jako poslanec, a myslím že předseda klubu, nebo nebyl předseda klubu, nicméně předseda strany, dělal všechno možné a nemožné pro to, aby zabránil přijetí tohoto zákona. Ze sociální demokracie zase v těch dvou klíčových hlasováních kromě omluvených absencí všichni hlasovali proti restitučnímu zákonu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nic jiného jsem tady nežádal. Důvody hnutí Úsvit jsou tyto, takže nevím, proč se tady mluví o nějakých konkrétních podnětech, to tady stejně zaznělo, a velice konkrétně. Že hnutí Úsvit je hnutím přímé demokracie a že většina občanů nám říká, že by měli rádi kompletní informaci, která tady není, znovu říkám. Znovu jsem zopakoval tento svůj důvod. Prosím, nepodsouvejte hnutí Úsvit jiné důvody, které si tady sami vymýšlíte, a snažíte se nás dehonestovat ohledně této problematiky, protože my nemáme jiné důvody, než abychom odpověděli na volání většiny veřejnosti, aby měla dostatečnou informaci, abychom se tady do budoucna už o tom nemuseli vůbec bavit, aby to bylo zcela vyřešeno.

Ale samozřejmě když řeknu třeba to, co nám také píšou občané...

To jsou naše nosná témata změny k přímé demokracii.

Tak to je tedy velice pozoruhodná věta, která by neměla zapadnout. Možná to svědčí o tom, jakým způsobem pan ministr uvažuje. Naopak, my, hnutí Úsvit přímé demokracie, bychom naopak rádi reflektovali většinovou vůli občanů. Tak já vám můžu dát příklad, kde se většinově rozhoduje o zvyšování daní a musí to projít referendem.

Tady je to jinak. Další. Vy jste tady říkal, že by mohli hlasovat o několika týdnech dovolené.

Myslíte si, že si schválili týden dovolené navíc? Neschválili, pane ministře. To byste možná mohl vědět.

Protože to, tuším, dokonce odporuje i české Ústavě a základní listině práv a svobod.

Naopak v těch vysoce demokratických zemích, které jsou životní úrovní v mnohém před námi, tyto mechanismy fungují. Nevím, jestli nás chcete táhnout směrem na východ, nebo směrem na západ.

V době, kdy už zákon platí a víme, že bude tlak a že se může dostat Česká republika do časové tísně, dojde vlastně ke snížení, po několika měsících ke zvýšení, ale pozor!

Ano, teď, tento měsíc. Anebo za dva. A výsledkem je co? Časová tíseň.

A průtahy tady jsou.